Tím mám na mysli prakticky monopolní způsob vzdělávání učitelů, který, když ho spojíme s tím nepříliš šťastným tlakem na testování, které nemá formativní povahu, ale má povahu jenom závěrečného filtru, tak působí spíše negativně.

Při druhém čtení jsem ho poměrně podrobně odůvodňoval a zmiňoval jsem se i o tom, že ten návrh vychází z dat, které má k dispozici Česká školní inspekce.

Jsem srozuměn s tím, že to má malou naději.

A jak říkám, je to naplňování něčeho, co lze pociťovat jako dlouhodobý dluh, krok nepochybně správným směrem.

A znovu opakuji základní tezi. V celém našem školství je to regionální školství, kde je hlavní problém. Není potřeba se starat o vysoké školy. Ty fungují rozumným způsobem.

Děkuji panu poslanci. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Je to dílo poměrně složitého náročného koaličního konsenzu a jsem rád, že jsme k tomu konsenzu dospěli. Nebylo to opravdu jednoduché. Jsou země, které kariérní řád nemají, např. Finsko, ale i jiné. Nicméně je to dlouhá léta očekávaná záležitost a myslím si, že i zásadní posun vpřed. Jsem velmi rád, že jsme prosadili, aby se kariérní řád vztahoval nejen na školy státní, ale také na školy církevní a na školy soukromé. Ve středu vzdělávání je určitě učitel. A naším cílem je kvalifikovaný, kvalitní učitel, který má možnost dál na sobě pracovat a dál se vzdělávat. Věřím, že je to naše společná vize. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Marta Semelová. Děkuji, vážený pane předsedající. My vidíme na té novele pozitivní i negativní věci.

To si myslím, že jsou věci, které zaslouží podpory. Stejně tak jako bych ovšem ocenila to, co zaslouží podporu, tak bych tady zmínila některé věci, ke kterým máme výhradu.

Pokud jde o ty věci, ke kterým máme výhradu, a ta výhrada přetrvává, i když vím, že snaha o nápravu zde byla, tak to je otázka administrativy.